Než se dáme do projednávání interpelací, tak dovolte, abych přednesl omluvy, které ke mně dorazily.

Tady se omlouvám, to jsem načetl špatně nikoliv pan poslanec David Kasal, ale paní poslankyně Ivana Dobešová.

A nyní přistoupíme k interpelacím tak, jak byly vylosovány.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tu pan ministr životního prostředí dneska není a ohledně kanalizace v Jindřichově vyplývá spousta otázek a nemohu doplňující otázky panu ministrovi pokládat, na které občané čekají, proto dnešní interpelaci stahuji a dám ji příště, až tu pan ministr přítomen bude. Já vám děkuji, paní poslankyně. Máte slovo. Ano, děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, interpeluji vás v problému, se kterým se na mě obrátili spoluobčané a který byl nedávno i publikován v tisku. Kvůli této nemoci se lidé často cítí společensky méněcenní. Přitom již řadu let existují přípravky, které ji dokážou léčit. Jsou to ale přírodní produkty, nikoliv léčiva podle zákona, proto je nelze proplácet ze zdravotního pojištění.

Lékaři i pacienti žádali a žádají zdravotní pojišťovny alespoň o částečnou úhradu.

Na závěr, protože tady pan ministr není, jsem měl doplňující otázku, protože asi by odpověděl, že zatím se nepočítá.

Já vám děkuji, pane poslanče. Bude vám odpovězeno písemně. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já jsem za tuto Poslaneckou sněmovnu odpovědná v Radě Evropy za boj proti sexuálnímu násilí na dětech.

Takže kdy, pane ministře? Já vám děkuji, paní poslankyně i za dodržení času. A nyní požádám pana ministra o odpověď. Vážená paní poslankyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, velice brzy. Zároveň se omlouvám za všechna zdržení. Je prvně třeba zdůraznit, že obsahově jsme již naplnili tuto úmluvu, to znamená, stíháme všechno, co stíhat máme.

Takže skutečně v nejbližších dnech se toto stane.